Peníze z ekonomiky by tam nezmizely, ale byly by využity jinak a státu by se vrátily jinou cestou. U daně podle návrhu státního rozpočtu na rok 2019, který probíráme, se předpokládá, že výběr z této daně bude do státního rozpočtu pouze cca 0,8 % příjmů pro stát. Malá položka, ale pro lidi docela velká položka.

A poslední argument, abych dlouho nezdržoval. Vzniká tady veliká nerovnost před zákonem nejenom osvobozením některých nemovitostí od této daně, ale zejména proto, že ti velcí můžou tuto daň obejít, a to tak, že nemovitost vloží do firmy a převedou nikoli nemovitost, ale převedou firmu. To je velká nerovnost před zákonem, kdy ti malí, drobní lidé, kteří si chtějí koupit takovou nemovitost, na tento způsob nedosáhnou. Takže máme tady nerovnost před zákonem a to je další důvod, proč navrhneme zrušení, případně snížení této daně. A než dám faktickou poznámku bude faktická poznámka pana poslance Pavla Plzáka tak přečtu omluvy.

Tak pan poslanec Pavel Plzák s faktickou poznámkou. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Já souhlasím s tím meritem toho tisku, nemám nic proti němu, ale já jsem poslouchal svého předřečníka a byl bych rád já jsem nepochopil a byl bych rád, kdyby mi vysvětlil, jakým způsobem koupě bytu nebo nemovitosti umožňuje člověku, nevím, jestli ho dobře cituji, větší ekonomický rozvoj.

A jinak samozřejmě u nás je bráno, zdá se mi v poslední době, jako nárokové mít vlastní bydlení. Ale vždyť my jsme v tomhle úplně na špičce Evropy. Já si prostě nemyslím, že to je pomalu lidské právo mít vlastní bydlení.

Koupě bytu na rozdíl od pronájmu bytu, abych odpověděl panu předřečníkovi prostřednictvím pana předsedajícího, je investicí, nikoli půjčení vlastního majetku. V případě, že se takový člověk dostane do ekonomických potíží, může tu nemovitost prodat a zůstanou mu nějaké finance, přináší mu to jistotu.

Samozřejmě že každý se může rozhodnout, jak chce. Někdo preferuje vlastnické bydlení, někde preferuje nájemní bydlení podle toho, jak to v životě potřebuje.

Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Leo Luzar. Vaším prostřednictvím bych se obrátil na kolegu předřečníka, jestli někdy zkusil prodat byt zatížený hypotékou a kolik na tom ztratil. Děkuji. Pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, pane předsedo. Těžko poslouchat bez reakce takový ekonomický nesmysl, že koupě vlastního majetku není investice.

To je přece úplně jednoduché. A v této době včera byla zpráva, počtvrté v řadě, popáté v tomto roce Česká národní banka zvýšila základní sazby, což má bezesporu dopad i na sazby hypoték.

Mnozí komunální politici dneska chtějí řešit bydlení a říkají: zjednodušíme stavební právo. To je bezesporu správný recept. Ale kdy reálně vznikne nový stavební zákon? A to neberte jako kritiku, spíš jako řečnickou otázku, kdy tady to můžeme snížit, tu cenu a dostupnost bydlení velmi, velmi rychle bez obrovských zásahů do příjmů státního rozpočtu. Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo. Já jsem chtěl zareagovat na ten ekonomický nesmysl pana kolegy Luzara.

Druhá věc.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Já jsem chtěl reagovat vaším prostřednictvím na kolegu Luzara, on mi to pan kolega Skopeček vzal de facto z úst.

Ano, investice je určitě starost, nicméně vede k odpovědnosti za vlastní chování, za tento majetek a i úctě okolí, která se nám tady bohužel v naší společnosti pomalinku vytrácí. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Já budu velice krátký a všem předřečníkům doporučuji, aby si poslechli otázku kolegy Plzáka, jak zněla a jak zněly odpovědi na ni. Děkuji. Nemám tady žádné faktické, vracíme se zpátky do obecné rozpravy. Slovo má pan poslanec Tomáš Martínek. Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád řekl, že jako Piráti podporujeme zlepšení dostupnosti vlastnického bydlení v České republice těm fyzickým osobám, které doopravdy v té nemovitosti bydlí. Proto jsme předložili vlastní návrh zákona, který projednala vláda a který zavádí sníženou sazbu daně a který také zahrnuje bytové jednotky v rodinných domech, kterých se týká tento pozměňovací návrh, což je jenom marginální část trhu samozřejmě.